Podle schváleného pořadu schůze po vyčerpání možných třetích čtení dnešního jednacího dne máme před sebou druhá čtení, tak jak bylo rozhodnuto. Ve druhém čtení je na pořadí

V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že neníli při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze ústavněprávnímu výboru jako jedinému výboru, a proto je zřejmé, že tento výbor je také výborem garančním.

Jakmile se sněmovna uklidní, udělím panu ministrovi slovo. Ještě počkejte, pane ministře. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Předkládaná novela sleduje tři základní cíle.

Ve své podstatě se jedná o poměrně drobné změny posilující zejména boj proti korupci a praní špinavých peněz, ke kterým jsme zavázáni mezinárodními smlouvami, tudíž podle mě něco, o čem není třeba vést nějakou rozsáhlou debatu, a z tohoto důvodu žádám Sněmovnu, aby návrh podpořila ve druhém čtení.

Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor se danou novelou zákona, trestního zákoníku, zabýval opakovaně.

Zároveň výbor pověřil předsedu výboru, aby usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, což se také stalo, a mě zmocnil, abych na této schůzi podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona na schůzi ústavněprávního výboru. Nemám o čem informovat, protože žádný z pozměňovacích návrhů přijat nebyl, ovšem sám za sebe se přihlašuji do podrobné rozpravy k pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému.

Do obecné rozpravy se ptám ještě jednou, jestli se někdo hlásí. Není tomu tak. Zahajuji rozpravu podrobnou a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny minimálně odkazem na písemný dokument sněmovní.

Nenuťte mě porušovat jednací řád. Kolegyně, kolegové, k pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému. Ve zprávě ze čtvrté hodnotitelské návštěvy hodnotitelů výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu vyplynul požadavek upravit u trestných činů podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti trestnost přípravy takových jednání. V oblasti nazvané právní úprava a související institucionální opatření doporučili hodnotitelé zajistit kriminalizaci účastenství ve spáchání všech typů praní špinavých peněz, a to nejlépe výslovným ustanovením v trestním zákoníku, že příprava takového trestného činu je trestná.